Myslím si, že je to skutečně zásadní téma, bavíme se o jedné šestině rozlohy této země, bavíme se o majetku v hodnotě některé odhady říkají vyšších stovek miliard, některé jdou až do bilionů.

Takže si myslím, že jak my tady v Poslanecké sněmovně, tak občané této země si zaslouží vidět, za prvé, jakým způsobem se ta kalamita šíří, ale o tom jsme zde hovořili několikrát. To je první bod našeho usnesení. Takže budu velmi rád, pokud se shodneme, že chceme informovat veřejnost, chceme informovat sami sebe, chceme ty informace k tomu, abychom mohli dělat svoji práci podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, a budu rád, pokud náš návrh podpoříte. Další v rozpravě vystoupí pan poslanec Skopeček. Děkuji za slovo. Já se snažím nebo snažil jsem se zredukovat své původní dlouhé a obsáhlé vystoupení na naprosté minimum, koneckonců vystupoval jsem k rozpočtu při předcházejících čteních, nicméně nemohu nezareagovat. Myslím si, že ta dnešní debata se točí kolem jedné zásadní, kardinální otázky, a sice zda je možné se k prosperitě prodlužit, nebo nikoliv.

Jsem přesvědčen, že k prosperitě se proinvestovat nejde.

Tam můžeme vidět nebo mohli jsme vidět ten experiment, který na nás chce současná vláda aplikovat, v přímém přenosu. Tam zadlužení, předlužení nevedlo určitě k růstu prosperity, ale naopak. Tyto země chřadnou, jsou ekonomicky velmi slabé, je tam vysoká nezaměstnanost a mají neudržitelné dluhy.

A já se ptám, jestli si skutečně někdo z nás myslí, že větší stát, větší vládní výdaje mohou přispět k té prosperitě.

Já si myslím, že k prosperitě vedou úplně jiné cesty.

Myslím si, že českému soukromému sektoru, tedy tomu, kdo tlačí ekonomiku a její výkonnost dopředu, by pomohlo nižší daňové zatížení.

Nicméně bohužel ani výrazné zmenšení státu, ani výrazné snížení nebo odstranění regulací, ani nižší daňovou zátěž tato novela státního rozpočtu nepřináší.

Ať už to bude ve formě toho, že se budou muset utkávat s vysokými dluhy, jako se musí utkávat jižní státy eurozóny, ať už se budou muset utkávat s vyššími daněmi, protože státní dluh nikdo nezaplatí, a byť ne dneska, tak v budoucnu bude znamenat logicky větší daně, nebo ať už to bude větší inflací, když jsme nastartovali to, že státní dluhopisy, které Ministerstvo financí emituje, skupuje Česká národní banka. Buď větší dluhy, které budou dělat problémy, nebo větší daňová zátěž, která bude dál tlumit aktivitu soukromého sektoru, nebo vyšší inflace bude vykrádat budoucnost našich dětí a vláda se touto novelou rozpočtu stává zlodějkou budoucnosti našich dětí a budoucích generací. Já vám děkuji. A vystoupí v obecné rozpravě paní poslankyně Kovářová. Prosím, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, pane premiére, dovolte i za Starosty a nezávislé pár poznámek k tomuto návrhu. Nejprve ohodnotím přípravu podkladů a tohoto návrhu, jak nám byly doručeny do Sněmovny. Tam se to dá označit jako neprofesionální výkon Ministerstva financí. Uvědomme si, že se nejedná o 1 mld. schodku, ale jedná se o schodek nejvyšší v historii České republiky, a tento návrh jsme obdrželi, v podstatě důvodová zpráva měla asi tři strany, to nepovažuji za dostačující, a samozřejmě i informace, které nám paní ministryně slíbila, tak nám nedodala, a to také nepovažuji za korektní, pokud slýcháváme, že máme být na jedné lodi. Označila jsem to pro opozici jako detektivní práci, že hledáme, jak byla spotřebována vládní rozpočtová rezerva a podobné údaje.

Ano, paní poslankyně, já vám rozumím a já poprosím všechny v jednacím sále, jestli by se mohli ztišit, abychom mohli doprojednat tento bod. Jestli bude šum v sále, nebudeme dále pokračovat.

Já nerozumím tomu, že se nemůžeme domluvit respektovat jeden druhého.